Česká republika stejně tak jako naši spojenci si vyměňují zpravodajské informace a veškeré naše tajné služby se na tato rizika zaměřují. Já bohužel nemohu být konkrétnější, ale ta opatření se činí, činí se i v rámci Úřadu pro zahraniční informace, který je částečně pod, dejme tomu, supervizí nebo správou Ministerstva vnitra. Takže mohu vás ubezpečit, že tuto věc bereme velmi vážně, sdílíme informace s našimi spojenci, ať to jsou Spojené státy, Izrael a další partneři po celé Evropě. Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně nemá doplňující otázku, nicméně los určil, že paní poslankyně má i následující interpelaci, ve které bude interpelovat paní ministryni Helenu Válkovou ve věci trestu smrti. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Volal po obnovení trestu smrti, institutu, který byl v Československu zrušen bezprostředně po pádu komunistického režimu. Tato myšlenka je o to zajímavější, že zazněla z úst představitele hnutí, které je na evropské úrovni členem liberálního tábora. Přitom právě pravidla přijatá na půdě evropských institucí krok v podobě zavedení trestu smrti zapovídají, a jeho uskutečnění už proto považuji za zcela nemyslitelné, tedy pokud chce ČR i nadále setrvat v dobré evropské společnosti. Vážená paní ministryně, můj dotaz zní: Jak se na nápad pana Babiše díváte vy osobně? Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Říká se také proto doživotnímu trestu, myslím po právu, sociální trest smrti. K vaší otázce po tomhle úvodu jenom jedno.

Takže v tomto ohledu s tím nemám problém.

Myslím si, že si za ním, jak jsem slyšela, i stál v tom smyslu, že říkal, že se vžil do role toho otce.

Děkuji paní ministryni. Poprosím paní poslankyni o doplňující otázku, jeli zájem. Není zájem. Dále pan poslanec Karamazov, pan poslanec Holeček i paní poslankyně Černochová stahují své interpelace. Následuje pan poslanec Jan Zahradník, který je nepřítomen, takže taktéž stahuje svoji interpelaci.

Přicházíme k interpelaci č. 32 a to je pan poslanec Václav Klučka, který bude interpelovat pana ministra Svatopluka Němečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, pane místopředsedo. Snad vám touto interpelací dokážu, že koaliční poslanci nemají připraveny interpelace jenom proto, aby se tady koaliční ministři mohli rozprostřít ve svých tématech, že je to interpelace docela vážná, ale bohužel ji přednáším v době, kdy pan ministr Němeček se omlouval z důvodu toho, že musí být na jednání zdravotního výboru.

Já s vámi, pane poslanče, naprosto souhlasím.

Ke mně se dostal otevřený dopis zaměstnanců a vedoucích pracovníků Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, ve kterém dle mého názoru a důkazů, které v tomto otevřeném dopise jsou, jednoznačně a spravedlivě kritizují chování ředitele zdravotní pojišťovny. Nechce se mi věřit, že Ministerstvo zdravotnictví o těchto problémech neví.

Já bych, pane ministře, skutečně po vás požadoval s tím, že vám tento otevřený dopis předám, abyste mi odpověděl na zásadní otázky týkající se velmi špatné činnosti ředitele této zdravotní pojišťovny, abyste odpověděl tak, abych skutečně této odpovědi rozuměl. Děkuji panu poslanci. Odpověď z výše uvedených důvodů mu bude odeslána písemně. Dalším řádně přihlášeným k interpelaci po tom, co pan poslanec František Laudát stáhl svoji interpelaci, je pan poslanec René Číp, který bude interpelovat pana ministra financí Andreje Babiše ve věci koeficientů daně z nemovitostí.